Všechno, co děláme, je na hraně zákonů a Ústavy a obstojí to jenom tehdy, pokud se domlouváme a postupujeme nějak rozumně. Za sebe říkám, že o této věci, o tomto postupu, jsem nebyl informován ani jako místopředseda Poslanecké sněmovny, ani jako předseda Občanské demokratické strany. Považuji to za vrcholně nekorektní a nebezpečné a doporučuji, abychom se této věci dál nevěnovali. Děkuji.

Takže to je poděkování.

Děkuji. Nyní pan předseda Vondráček, poté pan místopředseda Filip.

Je demokratické, že kdokoli v této Poslanecké sněmovně včetně předsedy může něco navrhnout. A já vám s dovolením přečtu to ustanovení: